Sociální sítě tady to běžně funguje. Běžně funguje zastrašování. Chodíte na policii, kde vysvětlujete, co jste tím mysleli, jak jste to mysleli.

Vládní koalice nemá chuť se o občany starat, jak to vidíme z toho, že vlastně nic neřeší ani pohonné hmoty, ani energie, ani potraviny. Koneckonců přímo to řekla předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová v televizi Prima, která řekla, že tady vláda není pro všechny lidi.

Vládě vůbec nevadí stále větší výdaje jak jednotlivců, tak rodin. Nástrojů si na to vládní koalice vytvořila dost a důvod se přece vždycky najde.

Ale cenzuru samozřejmě u nás nemáme. Největší problém, který má vláda a případně návazně i Poslanecká sněmovna řešit, je hlavně energetická krize. Ta startuje a podporuje nevídanou inflaci, kterou v České republice zažíváme, která je dnes okolo 13 % a stále je na vzestupné tendenci. To je prostě neuvěřitelné. A je to proto, že samozřejmě očekávání jsou, že vláda nic neudělá, že nebude omezovat ceny energií, nebude omezovat ceny pohonných hmot ani ceny potravin, a to samozřejmě bude inflaci tlačit pořád nahoru. Přitom okolní státy na tom tak hrozně nejsou. Podívejme se například na Francii. Francie má inflaci okolo 5 %. Maďarsko 8 až 9 %. A Maďarsko je zcela srovnatelný stát jak rozlohou, geografickým umístěním i počtem obyvatelstva. Jen mají vládu, která se reálně těm problémům věnuje. A ta vláda nic nedělá. Znovu zopakuji tu větu: když nebude vláda nic dělat, tak se problémy budou kupit a skončí to obrovským průšvihem. Co se týče předražených energií, ty nejsou zdaleka zapřičiněny pouze válkou na Ukrajině, na což se vláda neustále vymlouvá.

A to samozřejmě cenu energií na trzích žene nahoru, protože všichni tuší, že jí bude nedostatek.

To prostě je problém. A energie rostly už před válkou na Ukrajině.

Stálo to pár miliard eur, ale to si Evropská unie natiskla, takže ji to vlastně nestálo vůbec nic.

Ale my tady budeme mít dobrý pocit a budeme bojovat s CO2, místo toho, abychom bojovali za dobrý život pro české občany, pro lidi, tak se budeme zabývat takovými nesmysly. Takže to bylo k inflaci.

Jinak si ten průmysl prostě zničíme. Je to prostě nesmysl.

A já jsem proti.